Z dalších věcí, jestli si dobře uvědomuji, ten zásadní dotaz zní, jestli odbor strategie má dostatek pracovníků. Myslím, že v tomto okamžiku je posílen i o zahraniční pracovníky. Dostatek pracovníků má. Pokud ucítíme, že by bylo potřeba, abychom ho posílili, tak to určitě uděláme.

Bavíme se i o tom, jestli se nevrátíme k naší myšlence, jestli by si tento obor nezasloužil nějakou zvláštní právní úpravu, ale to nechávám zatím otevřené a nechci říkat, jak to je.

A rád bych informoval, že informace byla projednána vládou včera a byla postoupena Poslanecké sněmovně, konkrétně hospodářskému výboru, takže ji v nejbližší době určitě hospodářský výbor projedná. Pan poslanec Stanjura v rámci rozpravy.

Na to nestačí ani jednotliví dopravci.

Chtěl bych opravdu obrátit naši pozornost na Polsko a na Moravskoslezský kraj. Ale Polsko je velký stát, myslím si, že ta rychlá spojení by pomohla rozvoji Moravskoslezského kraje, ale i vedlejších vojvodství.

Děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě.

Naznačuje z místa, že nikoliv. Dokonce říkal na mikrofon a já jsem nedával pozor. Takže já vám děkuji, tím jsme projednali tuto interpelaci. Budeme pokračovat další interpelací a to je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Jakuba Michálka ve věci neutěšených platů úředníků. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 146. Otevírám rozpravu a prosím pana poslance, aby přednesl svou interpelaci. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem poslanec zvolený v hlavním městě Praze a obrací se na mě celá řada úředníků a vím to i z praxe, když jsem byl zastupitel v Zastupitelstvu hlavního města Prahy, že zejména v hlavním městě Praze a také v Brně, to znamená v těch metropolích, kde jsou vyšší cenové hladiny, je velký problém s platovými tarify. Je problém přilákat do veřejné správy kvalitní zaměstnance. Myslím, že současné podmínky jsou nastaveny tak, že nemůžou nikoho rozumného přitáhnout. Veřejná správa je prostě extrémně neatraktivní zaměstnavatel. A jestliže tady v politických programech mluvíme o tom, že bychom chtěli digitalizovat stát, tak na to samozřejmě potřebujeme velmi schopné zaměstnance, kteří zvládnou používat i moderní technologie a budou motivováni k tomu, aby poskytovali práci s vysokou efektivitou a měli vysokou produktivitu.

Jiný příklad. Obrátila se na mě právnička, která má šestiletou praxi a pracuje na soudě jako asistentka soudce. Uvádí, že její odměna činila 22 860 korun, což je pořád podstatně méně než prodavačka. Takže si myslím, že to vypovídá o tom, že stát není atraktivní zaměstnavatel. Když se podíváte třeba, co dělá hlavní město Praha, tak opravdu dělá jedny z nejsložitějších projektů v České republice, například má na starosti výstavbu tunelu Blanka, má na starosti budování metra, má na starosti další složité věci, jako je třeba územní plánování a rozvoj kolem trasy metra D, kde je rozvojový potenciál těch ploch pro územní plánování přes 57 mld. korun. Jinak to vždycky skončí katastrofou a bude se to pořád donekonečna opakovat. Takže moje doporučení bylo, aby stát dorovnal platy ve veřejném sektoru, přizpůsoboval je trhu práce. To znamená, že se musí adaptovat na trh práce. Nemůže to celé fungovat na tabulkách, které jsou plošně stejné pro celou Českou republiku a nezohledňují trh práce v konkrétních lokalitách.

Bohužel k tomu nastavením systému nedochází. Odpověď, kterou jsem obdržel od pana předsedy vlády, je velmi abstraktní. Například uvádí, že v první řadě je nezbytné zdůraznit, že mzdová politika jednotlivých zaměstnavatelů v podnikatelské sféře nemůže být s ohledem na charakter a organizaci veřejné správy sama o sobě důvodem k úpravám platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Když se podíváme čistě jenom na ty ekonomické principy, které vyplývají z toho řídit stát jako firmu, tak pokud se zaměstnanec bude rozhodovat, jestli si vybere jako svoje nové zaměstnání veřejnou správu, nebo soukromý sektor, tak samozřejmě půjde do soukromého sektoru, kde ty mzdy jsou vyšší.

Protože tam neuvedl, jakým způsobem dochází ke zvýšení mezd na trhu, čemu by se měl přizpůsobovat veřejný sektor.